Pokud máte jiné diskuze, prosím zásadně v předsálí. A to platí i pro předsedy poslaneckých klubů.

Podstatou je to, že se přijímá nařízení Evropského parlamentu o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo. Pěkné odpoledne v novém roce. Jak již bylo řečeno, návrh projednal 11. prosince 2019 hospodářský výbor.

Tento pozměňovací návrh se týká určitých pojistek, které by měly zabraňovat tomu zneužití vzhledem k tomu, jak to popsal pan ministr, kolika různých správních orgánů se tato nová pravomoc týká.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu náměstka ministra průmyslu a obchodu Reného Neděly a zpravodajské zprávě poslance Nachera a po obecné a podrobné rozpravě